A teď budu citovat z důvodové zprávy k tomuto jeho návrhu: Je zřejmé, že navržená změna dopadne na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva a na skupiny závislé na sociálním systému. Jednou z těchto skupin jsou lidé pobírající důchodové dávky, a to nikoliv pouze dávky starobního důchodu, ale nalezneme zde například i osoby se zdravotním postižením pobírající invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Tento zákon neobsahuje kromě úprav daňového zvýhodnění na vyživované dítě kompenzační mechanismus. Kompenzace bude předmětem právní úpravy navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Chtěl z kapes lidí vysávat mnohem více peněz za to, co lidé nejčastěji kupují, to znamená za základní životní potřeby potraviny, léky, vodné, stočné atd.

Takže my snižujeme daně v zájmu lidí a samozřejmě znovu zvyšujeme slevu na děti v rámci tohoto balíčku. Takže my děláme pravý opak, snižujeme daně, vracíme to lidem.

A ještě bych si dovolil jednu větu.

A víte, kolik jsou ty nároky?

Teď mám dvě faktické poznámky pana poslance Faltýnka a pana poslance Kalouska. Pan kolega Faltýnek. Hezké odpoledne, dámy a pánové.

Já zagonguji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat a budeme tedy o tomto zákonu jednat i po 19. hodině, pokud neskončí jednání do té doby, protože máme přihlášeny... Prosím, pane poslanče. Než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid! Děkuji za slovo.

Samozřejmě s větší zátěží pro sociálně citlivé položky. A protože chápu, že to je proti myšlení většiny z vás, tak něco takového nenavrhuji a navrhuji jenom návrat do toho stavu, který jste kritizovali.

Pořád je kasírujete víc, než bylo legitimní očekávání a než bylo v platném právním řádu.

Já to nechci do toho stavu, kterému jsem věřil. Já to chci do toho stavu, který vám se líbil a jehož změnu jste kritizovali.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Věřím, že oceníte, že jsem následoval pana kolegu Kalouska a nevyužil svého přednostního práva a dal si řádnou přihlášku, i když stejně technických bylo tolik, že to moc nepomáhá.

Zaměstnanecké benefity jsou určitě velmi důležitým motivačním nástrojem, kterým zaměstnavatelé působí na své zaměstnance.

A právě novela, nebo zákon, který projednáváme, rozšiřuje benefit v oblasti zdraví, a řekl bych, docela zásadně, velmi široce.